Prosím, máte slovo.

Bohužel je nám líto, že tady není návrh na úplné zrušení EET, jelikož my bychom tento návrh podporovali.

Děkuji. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, my tento návrh pokládáme za férové řešení. Jsme rádi, že to vláda předložila, a jsme rádi, že je to na ty dva roky, takže se prostě o osudu EET rozhodne v příštích volbách, což je naprosto transparentní. Co se týče našeho názoru, tak ten je takový, že třetí a čtvrtá vlna EET je omyl. To znamená, EET pro profese, kde to není možné reálně kontrolovat, prostě nedává smysl. To, že někoho donutíte mít elektronickou kasu, která umožňuje tu účtenku vydat, zdaleka nezajišťuje, že tu účtenku ve skutečnosti vydá.

Jinak podle nás ten systém nedává smysl. Děkuji za pozornost. Děkuji. Hlásí se ještě někdo do obecné rozpravy? Nikdo se nehlásí, obecnou rozpravu končím. Zájem o závěrečná slova nemá ani paní zpravodajka, ani paní ministryně. Otevírám podrobnou rozpravu. Do podrobné rozpravy je přihlášen pan poslanec Jan Hrnčíř. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Děkuji. Hlásí se ještě někdo do podrobné rozpravy? Do podrobné rozpravy se nikdo nehlásí, podrobnou rozpravu končím. Zájem o závěrečná slova nemá ani paní ministryně, ani paní zpravodajka, takže končím druhé čtení tohoto návrhu. A opět přerušuji tento bod na přípravu třetího čtení.